Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní, pokud není žádná další faktická poznámka, s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Dámy a pánové, já se velmi omlouvám, ale probíhající diskuse vnesla zmatek do myslí poslankyň a poslanců TOP 09. My si v tuto chvíli nejsme úplně jisti, co je předmětem jednání, neboť diskuse a bod, na který jsme byli připraveni Já se omlouvám, pane předsedo, já si dovolím požádat ctěné kolegyně poslankyně a ctěné kolegy poslance o klid.

Já tedy na základě žádosti o přestávku přerušuji jednání této schůze Poslanecké sněmovny do 18 hodin. V 18 hodin by měla následovat přerušená schůze k bodu ukrajinská krize.